Protože já jsem přesvědčen, že většina živnostníků je poctivých. A tyto podporuji. A dostáváme stovky dopisů, které říkají ano, oni to podporují.

Není to pravda. Takže EET odstraní nespravedlnost, která zvýhodňuje ty, kteří neplatí daně, v konkurenčním boji. Že se to bude týkat jenom živnostníků. Bez připojení k internetu nepůjde pokračovat v podnikání. To je zase vlastně mystifikace, protože když nebude internet, tak požádají podnikatelé finanční úřad o výjimku, kterou dostanou, a budou evidovat v tzv. zjednodušeném režimu. Takže tržby zasílají dodatečně do pěti dnů. Když vypadne internet, tak výpadek spojení podnikatel ani nepozná. Pokladní zařízení po krátké prodlevě vytiskne účtenku bez kódu a po obnovení spojení tržbu do 48 hodin automaticky zaeviduje. Tak systém bude předem testován, a to jak Finanční správou, tak podnikateli.

A že se budou tvořit fronty. Žádné fronty se tvořit nebudou. Při výpadku se účtenka vytiskne po krátké prodlevě a automaticky se zaeviduje později.

Pokud to někdo nebude zneužívat, samozřejmě, pokud by to někdo zneužíval, tak ten finanční úřad se na to samozřejmě zaměří. Na každé pokladně bude možné si nastavit tzv. mezní dobu odezvy.

Já vám děkuji, že to budete respektovat. Prosím, pokračujte. Takže když se nedočká, automaticky vytiskne účtenku bez kódu a tržbu zaeviduje později, až bude spojení opět navázáno, i když obvykle bude celá online komunikace se systémem Finanční správy trvat zlomek sekundy.

Já bych se ještě vrátil. Tady jsem dostal přednášku z informatiky, možná tam není všechno, možná je tam chyba, ale to podstatné je v tom, že není pravda, že Finanční správa bude znát nějaká data o konzumaci nebo nákupu občanů. To není pravda, je to lež.

Podstatné je to, že Finanční správa nevidí a nemůže zneužít žádná data. Je vyloučeno a byl bych rád, kdybyste to už konečně pochopili, protože si myslím, že je to evidentní. Taky bych byl rád, kdybyste konečně už pochopili, jaký je rozdíl mezi registračními pokladnami, které vznikly v minulosti, a online elektronickou evidencí, která je nejmodernější systém. A to, že to zavedlo Chorvatsko, to není podstatné, jestli v Chorvatsku se daří, nedaří. A pokud je to online, tak samozřejmě ta Finanční správa má podstatně lepší pozici na to, aby to kontrolovala.

Z tohoto důvodu si myslím, že by bylo dobré, kdybyste už přestali strašit tím, že je to opatření, které tady vyvolá nějaké problémy podnikatelům.

Šedá ekonomika v Rakousku statisticky je ještě menší. Je to 8 %. Takže si myslím, že je to revoluční projekt, je škoda, že opozice si vybrala tento projekt jako svůj hlavní program, antiprogram, a já si myslím, že většina našich občanů a podnikatelů tento projekt podporuje a podpoří a konečně narovnáme podnikatelské prostředí. Děkuji. Děkuji. Nyní s přednostním právem je přihlášen pan předseda Stanjura.